Děkuji, já jenom technicky. Takže pojďme se na to podívat, a pak se ukáže, kdo toto lépe čte. Kdo dál v rozpravě?

První návrh je na zamítnutí návrhu zákona.

Pane ministře, otevřete rozpravu, jste si toho vědom?

Pan poslanče, máte slovo. Já jsem neříkal, že to zavádíme nově. Takže nerozumím tomu, proč tady pan ministr vystupuje a říká, že to špatně čteme, když říkám to, co říkám, a je to úplná pravda. Nikoho nevidím, rozpravu opět končím. Ptám se znovu, jestli je zájem o závěrečná slova. Už ne, takže můžeme opravdu přistoupit k hlasování o návrzích, které byly podány. Nejdříve návrh na zamítnutí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Přítomno 93, pro 14, proti 32. Návrh nebyl přijat, budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk jiným výborům. Hlásí se někdo do rozpravy?

A chci tedy navrhnout ještě přikázání k projednání výboru pro evropské záležitosti. Dobře, výbor pro evropské záležitosti. Kdo je pro přikázání výboru pro evropské záležitosti? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 170, 95 přítomných, pro 30, proti 10. Návrh nebyl přijat. Jiný návrh nepadl, budeme se tedy zabývat návrhem na zkrácení lhůty k projednání o 20 dnů, tedy na 40 dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru vnitra Janu Hamáčkovi, děkuji zpravodaji a končím bod 118.